Samozřejmě jde o to, jakým způsobem jsou tam namíchány některé ty látky, jaké jsou používány materiály. Omlouvám se, vypršel čas, pane poslanče.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Obnovitelné zdroje nás samozřejmě nezachrání.

Obnovitelné zdroje nejsou tak čisté, jak se myslí, jejich výroba i jejich likvidace je zatížena velkou uhlíkovou stopou.

Vážený pane ministře, paní a pánové, já si dovolím ve svém vystoupení připomenout § 95 našeho jednacího řádu.

A mohl bych pokračovat. Obstrukce je součást každé parlamentní práce a každý jednací řád na ni nějak pamatuje. Náš legislativní proces trvá běžně šest měsíců. To je doba, po kterou je potřeba projednat zákon v prvém čtení, ve druhém, ve třetím čtení, poslat do Senátu, případně vrátit a dát prezidentovi k podpisu.

Tento návrh zákona, a proto na to reaguji tímto způsobem, je tady od 11. srpna loňského roku, čili je lež, opakuji, je lež, že by bylo málo času na jeho projednání a že by se jím nikdo nezabýval.

Druhé čtení bylo 20. 11. a i tam byla zkrácena lhůta mezi druhým a třetím čtením o sedm dnů na sedm dnů.

Takže ta lhůta, kterou jsme si mysleli, že za 120 dnů zvládneme, a krátili jsme proto jako Poslanecká sněmovna lhůty mezi prvním a druhým čtením a mezi druhým a třetím čtením, byla dávno překročena. Ten zákon je tady téměř 200 dnů, čili není pravda, že by na to nebylo dost času. Proto mi nezbývá nic jiného než postupovat podle § 59 odst. 1 a 2 a navrhnout Poslanecké sněmovně, aby každý, kdo tady bude vystupovat, měl právo vystoupení ve třetím čtení nejvýše dvakrát, a to nejdéle na 10 minut.

Já jenom počkám chvíli, protože mají všichni poslanci mít možnost přijít na toto nepředpokládané hlasování do sálu podle naší domluvy. Žádost o odhlášení jsem slyšel, všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Můžete dát protinávrh.

Chtěl bych dát protinávrh k proceduře, aby to bylo dvakrát 20 minut, myslím si, že opravdu není namístě, aby se tady bralo poslancům právo se vyjádřit k takto závažné otázce. Ano, nejprve budeme hlasovat, pokud nikdo nebude namítat, o protinávrhu, tedy dvakrát 20 minut, omezení vystoupení. Ještě je zde další návrh, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zazněl návrh pana poslance Kubíčka na dvakrát 5 minut, všechny ty návrhy jsou hlasovatelné.